narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom. Reč ima narodni poslanik Stefana Miladinović. Izvolite.

Poštovani ministre Đorđeviću, poštovani ministre Ružiću, ja ću u nekoliko minuta da se osvrnem na ova četiri zakona koja se tiču plata u javnom sektoru i, naravno, javnim agencijama i drugim organizacijama, izmene i dopune Zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i lokalne samouprave, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u javnim službama. Naime, predložene izmene i dopune tiču se rokova od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u celokupnom javnom sektoru. Kada govorimo o javnom sektoru, treba imati u vidu da javni sektor obuhvata gotovo 400.000 zaposlenih. Kada se izgovori ova cifra ona deluje veliko, ali je zato važno istaći da ova cifra obuhvata zaposlene, pre svega, u zdravstvu, u prosveti, pravosuđu, zatim službenike u sektoru javne bezbednosti, službenike MUP-a, Ministarstva odbrane, zatim službenike u sistemu bezbednosti, javne agencije i ovo jesu najbrojniji sektori koji zapošljavaju najveći broj naših građana i građanki. Reforma koja se sprovodi odnosi se i na zaposlene u državnim organima, raznim ustanovama, javnim agencijama i jedinicama lokalne samouprave. Imajući u vidu da sve ovo zajedno čini državni aparat, jasno je da je potrebna obimna analiza i to svakog sektora, načina njihovog organizovanja, finansiranja i troškova rada, zatim radne uslove i rizika kojima su zaposleni izloženi kako bi se napravio jedan smislen i budžetski održiv prelazak u novi sistem koji želimo da uspostavimo u svim delovima javnog sektora. Ljudi koji rade u javnom sektoru jasnije sagledavaju ovu problematiku, jer sistem iznutra može da prepozna i značaj reformskog procesa, doprinese u pripremi novog sistema i taj isti sistem, odnosno javni sektor treba da bude i spreman da implementira ovo što su novine. Razumemo razloge za odlaganje primene osnovice zato što je važno, a upravo sam to i rekla, da sam sistem bude pravičniji kako bi javni sektor bio zadovoljan i pripremljen. Skrenula bih pažnju, ministre Ružiću, na javne agencije o kojima se inače polemiše godinama unazad i u pogledu visine njihovih primanja, ali i onoga što oni zapravo rade. Uzimajući u obzir nadležnosti, prirodu posla i usko stručnu osposobljenost, lica, odnosno službenici koji rade u javnim agencijama, njihov status morao bi biti određen na osnovu specifičnosti posla koji obavljaju, ali i uslova koje je potrebno da ispune pored kvalifikacija, posedovanja određenih licenci i svih drugih uslova. Smatram da i ove javne agencije imaju državni kadar, odnosno kadar koji država mora da neguje i da pruži uslove koji ga neće oterati u privatni sektor. Ovde ne govorim samo o visoko obrazovanim stručnim kadrovima, već i kvalifikovanim radnicima koji su izuzetno traženi i plaćeni na tržištu. Naravno, ovo se ne odnosi na javne funkcionere i imenovana i postavljena lica, pa tako ne govorim o direktorima ili zamenicima direktora ovih javnih agencija, već o onim ljudima koji nose izuzetan odgovoran posao i rade vrlo delikatne stvari. Reč ima narodni poslanik Maja Mačužić Puzić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani ministri sa saradnicima, kolege narodni poslanici, ja bih na početku pohvalila set zakona koji je danas na dnevnom redu, ali bih se posebno osvrnula na Zakon o agencijskom zapošljavanju. Čuli smo danas brojne pohvale, ali i kritike na Zakon o agencijskom zapošljavanju, ali ono što je vrlo bitno to je da se ovim zakonom uređuje oblast rada i radnih odnosa koji do sada nisu bili uređeni ni jednim drugim zakonom i što je, čini mi se, vrlo bitno, to je pohvaljeno od svih prisutnih u ovoj sali i učesnika u ovoj današnjoj raspravi kako od pozicije, tako i od opozicije. U dosadašnjem, a ne tako malom mom političkom stažu imala sam prilike da primim na razgovor veliki broj građana, pokušavajući da im pomognem u rešavanju njihovih problema. Najbrojniji među tim problemima bili su upravo problemi vezani za zapošljavanje, a veliki broj tih problema bio je direktno vezan za rad na privremenim i povremenim poslovima. Ranije su zaposleni na privremenim i povremenim poslovima bili gotovo bez ikakvih prava, vrlo često manje plaćeni nego zaposleni u stalnom radnom odnosu na istom takvom poslu i nisu imali gotovo ni jedan, osim novčane nadoknade koja, kažem, je bila uvek manja od one koju su drugi zaposleni primali, ni jedno drugo pravo iz radnog odnosa. Ovim zakonom se upravo to obezbeđuje i obezbeđuju se i plaćeno bolovanje i plaćen godišnji odmor, plaćeni putni troškovi i druga prava iz radnog odnosa, što, čini mi se, predstavlja ključ u boljitku sa ovim zakonom. Poštovana gospodo, ono što takođe moram danas da naglasim je da niko sve prethodne vlasti nije sprečavao u tome da donesu zakon kojim bi se regulisala ova oblast. Niko, poštovani građani, nije sprečavao ni Đilasa, ni Jeremića da danas, a i tada, misle o nezaposlenima ili o povremeno ili privremeno zaposlenima. Oni su, međutim, bili zauzeti raznim mahinacijama i sopstvenim bogaćenjem, jer je trebalo ispratiti tako nagli rast odjednom u prometu njihovih privatnih preduzeća od čak 619 milina, koliko je zabeležilo Đilasovo preduzeće, a sve to na teret građana i građanki Srbije. Gospodo draga, nije ni Đilasa, ni Jeremića tada zanimalo ni kako će biti zapošljavanje, niti stopa nezaposlenosti koja je 2012. godine dostizala preko 25% Sva sreća je da su to građani Srbije prepoznali i sva sreća po građane Srbije da SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, sada to menja i popravlja situaciju u Srbiji. Za razliku od tadašnjih 25% nezaposlenosti, danas je ona smanjena na istorijskih 9,5% Danas zato više ne pričamo samo o smanjenju nezaposlenosti, već i o poboljšanju uslova rada, jer ovaj Zakon o agencijskom zapošljavanju upravo to čini. Zahvaljujući politici koju vodi Vlada Republike, zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i činjenice da je u proteklih pet, šest godina otvoreno preko 200 fabričkih pogona, danas možemo da pričamo o boljem životu građana Srbije. Ni danas, posle svega toga, ni Đilas, ni Jeremić i kompanija ne razmišljaju ni o zapošljavanju, ni o otvaranju novih radnih mesta. Oni samo razmišljaju kako će smisliti novu laž i kako će udariti na Aleksandra Vučića što jače, kako bi ga uništili, crtajući mu gotovo svakog dana metu na čelu. Odgovor na sve to su autoputevi kojim se danas vozimo kroz lepu nam Srbiju, a koje je otvorio Aleksandar Vučić.

Odgovor na to je istorijska stopa nezaposlenosti od 9,5% Odgovor na njihove laži i mete je bolji život građana Srbije. Koliko god Savez za Srbiju, Đilas, Jeremić, Aleksić, Boško Obradović lagali, krali i bili bučni u tome, SNS će, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, suprotstaviti se tome marljivošću, radom, zalaganjem, izgradnjom Srbije i sigurna sam da će građani Srbije to prepoznati. Zakoni koji su danas na dnevnom redu su mehanizmi za taj bolji život građana Srbije. Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati sve zakone koji su danas predloženi. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, građani Srbije, danas Skupština raspravlja o setu zakona koji se odnose na sistem plata u javnom sektoru. U pitanju su izmene i dopune četiri zakona kojima se pomeraju rokovu, pre svega, za usklađivanje posebnih zakona sa krovnim zakonom u ovoj oblasti i to u delu koji se odnosi na primenu osnovice za obračun plata, kako se to sada primenjuje kod državnih službenika i nameštenika, a to je uvođenje platnih razreda i novog načina nagrađivanja zaposlenih prema učinku. Pred nama su zakoni o izmenama i dopunama zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, platama zaposlenih u javnim službama u organima autonomne pokrajine ili lokalne samouprave i u agencijama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Iskoristiću ovu priliku da pre svega skrenem pažnju na ulogu državne administracije na očuvanju pravne države. Mnogi bi kazali da naša administracija nije dovoljno stručna, da nije efikasna i to je možda u jednoj meri i bio slučaj. Ipak, konstatujem da se slika menja poslednjih godina reforma javne uprave i njeno usklađivanje sa potrebama građana, ali i sa standardima dobre administracije u razvijenim zemljama dala je svoj pozitivni efekat. Javna uprava, koliko god to nekome nije važno, predstavlja jedan od stubova pravne države, jer je administracija upravo ta snaga koja sprovodi propise i pred kojom građani ostvaruju svoja prava. Dakle, ako administracija nije dobra, onda ni građani kao poreski obveznici neće biti zadovoljni, jer su u ostvarivanju svojih prava do skoro morali da čekaju pred brojnim šalterima, da plaćaju prilične svote novca za dobijanje traženih dokumenata. Na sreću, ovo jeste situacija koja se drastično promenila. Pohvaliću reformski proces započet pre tri godine u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kojim se uprava modernizuje, edukuje i priprema za jedan novi pristup prema obavezama koje država ima prema građanima. Građani postaju, pre svega, subjekti, a ne samo brojevi pred šalterima. To omogućava sistem e-uprave, koji smo usvojili 2018. godine. Na ovaj način se ubrzava svaki administrativni postupak, stvoren je zakonski osnov za objedinjavanje svih elektronskih baza podataka o građanima. Tako da, organi po službenoj dužnosti mogu pribavljati dokumenta potrebna za ostvarivanje prava građana. Poseban značaj, istakla bih, ima projekat lokalnih samouprava koje Ministarstvo finansijski podržava, a koje čine efikasnijom lokalne administracije. Videla sam da su za tu svrhu povećana i sredstva u budžetu, koji smo ovih dana usvojili, tako da, ne treba zaboraviti da je za svaku ozbiljnu pravnu državu veoma važno kakva je javna uprava, jer se preko efikasnosti javne uprave, pre svega, formira i odnos građana prema državi. Poistovećuje se država i administracija, što nije retko, jer je prvi susret građana sa državom upravo na šalterima u lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, poreskoj upravi, domu zdravlja, socijalnim službama itd. Ovim zakonima samo nije obuhvaćena administracija u užem smislu te reči. Ovim zakonom obuhvaćeni su sektori koji zbog prirode svojih usluga koje pružaju jesu obimni i zapošljavaju veliki broj lica. Istakla bih sektor obrazovanja i zdravstva, koji su, složićemo se, dva važna stuba napretka svakog društva. Smatram da zdravlje i obrazovanje nacije za državu nema alternative. U tom smislu je veoma važno sagledati sve elemente posebnosti, sve sličnosti, ali i razlike u ovim segmentima, kako bi se primenom novog modela obračuna plata obezbedila što veća pravičnost, a time i zaposleni učinili zadovoljnijima, jer država vrednuje njihov rad na adekvatan način. Pravedniji modeli će, verujemo, zaustaviti odliv kadrova, naročito iz zdravstva. Stručna, efikasna i odgovorna javna uprava, odnosno čitav javni sektor zahteva i bolji društveni tretman i bolji ekonomski položaj, osnova svakog rada jeste plata. Iz tih razloga jeste potrebno da država kodifikuje platni sistem u sektoru javne vlasti upravo da se na što jednobrazniji način urade plate većine zaposlenih u javnom sektoru. To nije jednostavno. Radi se o različitosti poslova, pre svega, stručne spreme, nadležnosti i odgovornosti i to je po određenim sektorima veoma raznoliko. Ono što je sigurno, uvaženi ministre, jeste da ste sa svojim saradnicima u mandatu koji nije kratak, obišli većinu lokalnih samouprava, kad je u pitanju Republika Srbija, pretpostavljam da ste parametre na osnovu kojih ste predložili odlaganje rokova, vrlo precizno odredili. Iz tog razloga, podržavam opredeljenje da se ostavi još vremena za izradu jedinstvenih metodoloških osnova za primenu novog modela za obračun plata, jer je kud i kamo opravdanije produžiti rokove za primene osnovice, nego napraviti greške koje se mogu odraziti na položaj čitavih delova javnog sektora. U tom smislu, podržavam predložene izmene zakona iz paketa koji je u nadležnosti, pre svega Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kada je u pitanju Zakon o agencijskom poslovanju, malo se šta u ime poslaničke grupe SPS može reći posle izlaganja gospodina Neđe Jovanovića, ali ću svakako skrenuti pažnju na nekoliko stvari. Jasno je da je namera predlagača da zakonom uredi oblast zapošljavanja na nešto drugačiji način. Međutim, stiče se utisak da zakon nije u potpunosti zaokružen, jer nije dovoljno precizno uređen odnos poslodavca i zaposlenih koji se ustupaju. nekoliko zapažanja. Vidim pozitivnu ulogu ove agencije, naročito kod zapošljavanja naših radnika u inostranstvu, pre svega, jer bi mogla biti garant radnicima da će sigurno za svoj rad dobiti i svoje plate. Poznati su mnogi slučajevi kada su radnici u inostranstvu ostajali bez plata, jer su odlazili da rade za ne proverene poslodavce, pre svega. To je bilo izraženo naročito u građevinarstvu. Možda ovaj model zapošljavanja može doprineti smanjenju rada na crno, iako je ovde inspekcija rada gotovo nezamenljiva u otkrivanju rada na crno, ali to ste i sami ministre rekli, čini mi se, u vašem konstruktivnom razgovoru sa koleginicom Radetom. Činjenica je da se agencija javlja kao posrednik koji ipak, poskupljuje troškove poslodavca, odnosno troškove rada, jer će agencija od poslodavca naplaćivati proviziju za troškove ustupanja, što u nekim slučajevima može predstavljati opasnost po smanjenje cene rada, jer poslodavac sada mora da izdvoji više sredstava za takvo zapošljavanje. Sa druge strane, agencijsko zapošljavanje može biti i stimulans poslodavcima da zapošljavaju nove radnike direktno putem konkursa i za stalno, jer će tako svoje troškove svesti na ono planirano ili neće bar imati dodatnih izdataka. Skrenula bih pažnju na pojavu da se u kontekstu rasprave o ovom zakonu u javnosti često agencijsko zapošljavanje uporedilo sa nečim što su omladinske i studentske zadruge. Te dve kategorije, naime, uopšte nisu isto. Omladinske zadruge zapošljavaju mlade učenike i studente na privremenim i povremenim poslovima koji mogu trajati nekoliko sati do nekoliko dana ili mesec dana. Radno zakonodavstvo poznaje definiciju privremenih i povremenih poslova, tako da je to potpuno drugi oblik zapošljavanja od zapošljavanja po ovom zakonu. Agencije zapošljavaju radnike na određeno vreme i to je, čini mi se, ključna razlika. Mi socijalisti smo inače kod donošenja Zakona o radu i Zakona o zadrugama podržali omladinsko i studentsko zadrugarstvo i obavezu zdravstvene i PIO zaštite učenika i studenata koji po ovom osnovu rade. Na kraju, svakako ne po značaju, da pomenem i jedno od važnih pitanja, a to je da zakon ne propisuje obavezu agencije da ima osnivački kapital, niti da dobije dozvolu za rad, što izaziva izvesnu sumnju u kapacitete ovakvih agencija da mogu raditi u korist zaposlenih. Po mom mišljenju, zakonom treba zbog te moguće nesigurnosti radnika propisati obavezu solidarne odgovornosti agencije i poslodavca i kod prava, ali i kada je u pitanju povreda na radu ili profesionalna bolest. Ono što želim da naglasim jeste da ovaj blago kritički osvrt prema zakonu nije ništa drugo do namera da u nekom budućem vremenu, ukoliko zakon pokaže neke svoje slabosti o kojima smo danas govorili, one budu apsolutno korigovane u korist, pre svega, građanki i građana Srbije. Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre Đorđeviću, poštovani ministre, gospodine Ružiću sa saradnicima, drage kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi kod grada Niša. Inače sam u Skupštini izabran sa liste SNS – Aleksandar Vučić i predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku. Inače, ja ću kao i do sada podržati predloge svih ovih zakona sa aspektom, vidi se da će tu biti više sredstava za naše radnike koji rade u javnom sektoru. Ti ljudi koji su do sada imali određenu naknadu, odnosno platu, koja je bila, sigurno mogu da kažem nedovoljno dobra, sada će imati mogućnost da dobiju veća sredstva, veće plate, tako da će oni ljudi koji rade i u policiji i u Vojsci i BIA-i, u službama bezbednosti, u zdravstvu, u prosveti, u institucijama za socijalnu zaštitu, svi ti ljudi će imati veće mogućnosti da zadovolje svoje potrebe. Kada neko kaže – pa i ovo je malo, trebalo je više. Ali, sa druge strane, moramo da budemo svesni da budžet Republike Srbije po prvi put daje mogućnost da ljudima koji rade odlično svoj posao, koji rade za dobrobit svojih građana, da li su to građani Svrljiga, da li su građani Bele Palanke, da li su građani Gadžinog Hana, da li su građani Beograda, Novog Sada, ti građani će imati bolje usluge. Bilo bi sigurno bolje kada dođe taj zakon o platnim razredima, za koji se nadam da će biti u toku narednog perioda, u toku naredne godine, siguran sam da će se bolje tada neke stvari vrednovati, ali sada, ovo je vrlo bitno, pošto znamo da ljudi koji rade u tim našim lokalnim samoupravama, da su plate tamo veoma male, niske, da zbog nedovoljnog broja radnika, recimo, opština Svrljig ima manji broj uposlenih nego što je propisano i data mogućnost, a ima takvih još opština. Jedan radnik ima veći broj referata, tako da će ovo na neki način biti njima jedna vrsta satisfakcije, da mogu kvalitetnije da završavaju svoje poslove. S druge strane, ja sam u periodu od 2000. do 2007. godine, bio i predsednik sindikata na nivou opštine Svrljig, bio sam aktivan kao sindikalac, gde ovaj deo oko ovih agencija za zapošljavanje, za mene bi bilo sigurno mnogo bolje da ti ljudi imaju stalno radno mesto, da mogu da rade, da budu sigurni na svom radu, ali ovo je, na neki način, mogućnost da zbog određenih zakonskih propisa, da mogu se ljudi uposliti, da ti ljudi imaju iste mogućnosti, ista prava i iste obaveze da rade, s tim što nije u okviru radnog odnosa, kao što su malopre govorile kolege poslanici pre mene, u radnom odnosu gde imaju status na neodređeno vreme. Svedoci smo da period iza nas je pokazao da ima tendencija rasta i plata, da ima tendencija rasta obezbeđivanja više sredstava za razvoj nerazvijenih područja. Taj nivo rasta ide od 2012. godine, pa do ovih današnjih dana, gde je stvarno vidljivo, gde je uposlenost mnogo veća, gde smo nekada imali preko 20% nezaposlenih na nivou evidencije, a sada je to ispod 10% Mogu da kažem samo jednu stvar, kada sam govorio, a govoriću i u narednom periodu, ja dolazim iz Svrljiga, najlepše opštine u Srbiji, da ima sugestija i primedbi na moje aktivnosti u Skupštini, zašto ne govorim da dolazim iz najsiromašnije opštine u Srbiji, jer smo četvrta grupa nerazvijenosti, devastirana, opština koja ima veoma lošu demografsku sliku. To je fakat stanje. Očekujem da ćemo imati mogućnosti da u narednom periodu imamo u okviru nadležnog ministarstva i rada i socijalne politike, odnosno nadležnog Ministarstva finansija, poreske politike, da za takve opštine može da se obezbedi oslobađanje za svakog poslodavca koji želi da otvori svoju firmu u takvim opštinama kao što su Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, da se tim ljudima obezbede sredstva, odnosno da se oni stimulišu oslobađanjem određenog dela obaveznog poreza koji plaćaju u okviru bruto zarade, a da ta razlika koja treba da bude između 50 – 70%, bude za te radnike mogućnost da se poveća plata. Na taj način, mi ne bismo imali kao najsiromašnija opština najniže plate u Srbiji, već bi dolazili poslodavci koji bi dali mogućnost, upošljavali ljude, sa obavezom da povećaju platu. Na taj način bi ti ljudi imali platu preko 40.000 dinara. Ja mislim, pošto ćemo sutra raspravljati o amandmanima, koji se tiču zakona poreske politike, oslobađanje od određenih kategorija i opština, mislim da je ovo neophodno, jer bi na taj način imali mogućnost da prosek plate u tim našim opštinama, ne povećava se prosek plata kada se poveća plata u javnom sektoru, već iz realnog sektora, da radnici mogu imati veću naknadu zarade, a svedoci smo da ozbiljni investitori, jake firme ne žele da dolaze u opštine kao što je Svrljig, kao što je Bela Palanka, Gadžin Han, opštine koje su, što se kaže male, nemaju dovoljno kapaciteta za određene kategorije poslova, ali vrlo je bitno da smo prepoznali, da znamo da takvim opštinama, devastiranim područjima moramo dati mogućnost da se više oslobode poslodavci, da ta razlika bude za veću platu radnika. Na taj način bismo sigurno dobili i bolja radna mesta i veće plate i siguran život za ljude. Ja ću kao narodni poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke glasati za set ovih zakona, zato što je to neophodno i potrebno za boljitak života u Srbiji. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predstavnici Vlade, cenjene kolege poslanici, dragi građani Srbije, u današnjoj raspravi bavimo se setom pet zakona iz sfere Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja. To su sledeći predlozi zakona: Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinici lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenim u javnim službama i Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju. Tema današnje rasprave vezana je, dakle, i za zapošljavanja, te ću u svojoj diskusiji pomenuti neke primere, tačnije investicije u Novom Sadu, a kao način za nova zapošljavanja. Zabranom zapošljavanja u javnom sektoru SNS uvela je red u ovom segmentu društva, a obezbeđivanjem investicija otvorila mogućnost zapošljavanja u privredi u realnom sektoru, koji je tako obnovljen i osnažen napokon počeo da plaća obaveze, a time i otvori mogućnost za nova zapošljavanja u javnom sektoru, ovaj put na zdravim nogama. Tako mogu da pomenem Naučno-tehnološki park, kojim je Vojvodina i Srbija dobila jednu od najznačajnijih institucija za edukaciju i razvoj visokih tehnologija. Vrednost ove investicije je 13 miliona evra. Uz podršku predsednika Vučića, uspeli smo da u Novi Sad dovedemo dve velike internacionalne proizvodne kompanije iz oblasti auto industrije, kompanije „Aptiv“, koja trenutno zapošljava oko 3.000 radnika i „Lir“ sa blizu 2.600 zaposlenih koji rade u fabrici u zoni Sever 4, gde se odmah nalazi pored holandska kompanija „CTP“, a gradi se i novi industrijski objekat. Očekujemo da ove godine i kompanija „Knor“ počne da zapošljava, a tu su i manje kompanije, kako što su danska „Kvik fajer“, zatim, „Lidl“, „Promenada“, Istraživačko-razvojni centar „Kontinental“, koji je u prvoj godini poslovanja zaposlio 2.000 inženjera. Beri Kalebo“ grupa, vodeći svetski proizvođač proizvoda od čokolade i kakaa visokog kvaliteta dolazi u Srbiju. Ovaj gigant potpisao je Memorandum o razumevanju sa Vladom Srbije i gradom Novim Sadom. Dakle, mogla bih da nabrajam još mnogo toga. U jednoj rečenici, u ovom periodu Novi Sad je postao mesto razvoja, o čemu svedoči činjenica da je postao evropska prestonica mladih i evropska prestonica kulture. Ovo su samo neki primeri investicija koje omogućavaju novo zapošljavanje na području Novog Sada, kao i čitave države, od kako je odgovornost za grad preuzela SNS i gradonačelnik Miloš Vučević. Srpska napredna stranka, predvođena Vučićem, uprkos ometanjima onih koji su ovu zemlju doveli do ruba propasti, nastavlja da radi i gradi. U danu za glasanje sa zadovoljstvom ću podržati predloženi set zakona. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Mirjana Dragaš. Zahvaljujem. Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, već treću nedelju za redom raspravljamo o predlozima zakona koji će doprineti rastu životnog standarda i otvaranju novih radnih mesta sa jedne strane, dok sa druge strane, doprineće privrednom rastu i razvoju. U četvrtak smo izglasali Predlog zakona o razvojnom budžetu Republike Srbije za 2020. godinu i odmah smo krenuli sa raspravom o novim predlozima zakona koji će zajedno sa usvojenim budžetom dati pune rezultate kada je u pitanju privredni rast i razvoj. Prva četiri predloga zakona o kojima danas raspravljamo tiču se redefinisanja zakonskih rokova, vezano za početak primene platnih razreda u obračunu plata u javnom sektoru, dok Zakon o agencijskom zapošljavanju ima za cilj zaštitu prava agencijskih radnika. Dakle, zakon predviđa izjednačavanje prava agencijskih radnika sa radnicima kod poslodavca korisnika, odnosno kod poslodavca koji za potrebe svog posla, osim redovnih zaposlenih, angažuje i agencijske radnike. Nakon usvajanja i stupanja zakona na snagu, agencijski radnici imaće prava na godišnji odmor i regres, imaće prava na bolovanje, pravo na naknadu usled privremene sprečenosti za rad, kao i ostala prava iz radnog odnosa, a to su pravo na podizanje stambenih, potrošačkih i drugih kredita itd. Takođe, Predlog zakona će doprineti apsolutnoj materijalnoj zaštiti agencijskih radnika usled povrede na radu. Predlozi zakona o kojima danas raspravljamo su još jedan dokaz u nizu, da država brine o svakom građaninu Srbije. Zašto ranije nismo imali predloge zakona koji štite radnike? Do 2012. godine u moru otpuštenih i nezaposlenih ljudi nikoga se nije ticalo da raspravlja o predlozima zakona koji štite prava radnika, a ljudi su pristajali da rade i za 15 hiljada dinara, koliko je tada minimalac iznosio, samo da bi prehranili svoju porodicu. Prvi put nakon 24 godine imamo stopu nezaposlenosti koja je jednocifrena. Možemo se pohvaliti sa tim da nam je stopa nezaposlenosti niža i od zemalja u okruženju i od zemalja članica EU. Srbija ima nižu stopu nezaposlenosti od Crne Gore za oko 5%, duplo nižu stopu nezaposlenosti od BiH, više nego duplo nižu stopu nezaposlenosti od Severne Makedonije, zatim nižu stopu nezaposlenosti ima Srbija i od Španije i od Grčke koje su zemlje članica EU. Posebno me raduje činjenica da sektori u kojima imamo rast zaposlenosti su trgovina na veliko i malo, građevina, IT sektor i usluge. Rast zaposlenosti u trgovini na veliko i malo svedoči da je u Srbiji došlo do porasta životnog standarda, da je došlo do porasta kupovne moći građana. Rast zaposlenosti u sektoru građevine svedoči da država intenzivno realizuje infrastrukturne projekte i da angažuje naša domaća građevinska preduzeća. Rast zaposlenosti u IT sektoru svedoči da se Srbija intenzivno razvija i digitalizuje, a kada je u pitanju rast zaposlenosti u sektoru usluga, po mom mišljenju, to je najveći dokaz da je došlo do porasta životnog standarda u Srbiji zato što, kada imate razvijen tercijalni sektor, to govori kakav vam je stepen razvoja u Srbiji, a u ovom momentu Srbija se nalazi na dobrom putu, ka visokoj stopi privrednog razvoja. Ukoliko se nastavi ovim tempom, a sigurno da hoće, sasvim su nam realne šanse da uskoro dostignemo stopu nezaposlenosti EU, koja iznosi 6,3% Vlada Republike Srbije odgovorno brine o novcu građana Srbije. Svaki dinar uplaćenog poreza, doprinosa, putarine, građanima Srbije država vraća kroz izgradnju infrastrukture, kroz izgradnju auto-puteva, izgradnju lokalnih puteva do najudaljenijih ruralnih područja, kroz izgradnju škola, vrtića, zdravstvenih ustanova itd. Slika Srbije se drastično promenila 2019. godine u odnosu na 2012. godinu. Teme u Srbiji su se promenile. Godine 2012. glavna okupacija nam je bila kako da izvučemo državu od eventualnog bankrota, dok 2019. godine mi govorimo o digitalizaciji, mi govorimo o rekordnom izvozu informacionih tehnologija, mi govorimo o najvećoj stopi privrednog rasta u Evropi. Poređanja radi, za prvih osam meseci u 2019. godini izvoz informacionih tehnologija je veći od cele 2017. godine, da ne pominjemo 2010, 2011, 2012. godinu kada IT sektor maltene nije ni postojao u Srbiji. Za razliku od ovih bojkotaša, koji se bave izmišljanjem lažnih afera, kao što je afera „Krušik“, doktorat, „Jovanjica“ i mnoge druge, članovi Vlade Republike Srbije odgovorno rade i predsednik države zajedno sa članovima Vlade svakog dana uradi nešto dobro za građane i za Srbiju. Zašto nisu pričali o „Krušiku“ kada su uništili preko 33 komada oružja i vojnih oruđa? Zašto nisu pričali o „Krušiku“ kada su tu fabriku, kao i mnoge druge u državi do 2012. godine doveli do samog gašenja?

Koliko nemaju dokaza za svoje izmišljotine svedoči činjenica da sada, nakon 10 godina, proveravaju svoje saborce – Vuka Jeremića, Borisa Tadića i mnoge druge iz te lažne elite koji su upravo držali predavanja na tom „Megatrendu“ za koji su se sada uhvatili. Sad želim da pitam ove iz Đilasovog saveta – kako je „Megatrend“ bio dobar univerzitet kada su predavanja na njemu držali Boris Tadić i Vuk Jeremić, a diplome iz tog perioda ne valjaju? Očigledno da Vuk Jeremić i Boris Tadić nisu bili dobri predavači. Zaista ne razumem.

Zaista ne znam kakvu poruku žele da pošalju ovi iz Saveza za Srbiju, crtajući metu na grudima predsedniku države koji je ujedno i sin, i otac, i brat, i suprug? Na taj način prete svima nama koji drugačije razmišljamo nego iz Saveza za Srbiju, koji se borimo za državu i za svoj narod. Uperiti pušku u predsednika Republike u državi gde je 2003. godine ubijen premijer je zaista za svaku osudu. Ovi iz Saveza za Srbiju nikako da shvate da ovo nije 2000. godina i da se u Srbiji na vlast ne može doći nasilnim putem. Ovo nije ni 2003, 2004, 2007, 2008, 2009. godine kada su najviše pljačkali državu i narod. Ovo je 2019. godina. Okolnosti u Srbiji su se drastično promenile. Hvala. Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Dame i gospodo narodni poslanici, jedan od kolega čija se stranka, ako se ne varam, zove Stranka moderne Srbije reče da su oni evrofilna partija. Srpska radikalna stranka je protiv evropilne Evrope, a u smislu EU. Gospodine Ružiću, nemojte nam zamerite, neću mnogo govoriti o ovim zakonima, što ne znači da oni nisu važni. Vi ovde na jedan diplomatski način pokušavate da rešite nešto što niste uspeli u periodu kada ste vi bili ministar, a i pre vas to nisu uspeli, pa se samo sada produžava jedan rok, tako da se nećemo mnogo osvrtati na to, što ne znači da ne treba opet sa jednom rečenicom da kažemo da, kada su u pitanju zaposleni u lokalnoj samoupravi, državnoj upravi, autonomnoj pokrajini, u drugim javnim preduzećima, nisu čestiti, dobri, ja bih rekao i stručni. Isto tako, naspram ovih, postoje neki drugi koji su na ta mesta došli pod određenim okolnostima, rekao bih, čak i sumnjivim, ali toga je bilo i ranije. Kada je u pitanju ovaj Zakon o agencijskom zapošljavanju, gospodine Đorđeviću, mi bi vas onako zamolili da ovo što vam govore poslanici SRS malo ozbiljnije uzmete u razmatranje. Vi ste najavili, odnosno i premijer Vlade je najavila da će u sledećim godinama i ministar finansija u sledećih nekoliko narednih godina država subvencionisati zapošljavanje onih koji nisu bili zaposleni u 2019. godini, čak premiranjem obaveza sa 100% prve godine, sledeće godine nešto manje itd. Mi ne patimo od teorije zavere, ali nam se ovde čini da ova agencija koju vi sada hoćete da legalizujete, odnosno mogućnost osnivanje ovih agencija, koje hoćete da legalizujete, da vam nekako bude štediša tih sredstava u budžetu. Ima jedna mnogo opasnija stvar od ovog, a na to morate da obratite pažnju. Sećate se kada je to jedan drugi zakon regulisao, Agencija o fizičko tehničkom obezbeđenju i postoji jedan bivši ambasador koji je bio i jedan od prvih vlasnika tih agencija. Znate, oni su za vrlo malo para dobili vrlo ozbiljnu obaveštajnu strukturu. Sa malo para za kratko vreme oni imaju to. Ovde bi trebalo obratiti pažnju da ukoliko se zakon ne prihvati ovakav kakav jeste da ne napravi dalekosežne posledice za radnike u Srbiji. Mi se ovde razlikujemo potpuno. Mi smatramo da je trebalo doraditi Zakon o radu i vi kažete da ga ne prepoznaju. U obrazloženju Predloga zakona stoji da Zakon o radu nije mogao da reši neke dileme i neke nejasnoće, pa se zato opredelilo do ono što je do sada svakako postojalo da se uvede u zakonski okvir. Samo kada se građani Srbije sete kakav je bio Zakon o radu iz 2001. godine. To najbolje znaju i porodilje i mnogi drugi koji su u to vreme radili u Srbiji, pa podneće se možda i ovo, ali mi ne želimo više da pravimo eksperimente sa nečim zašto unapred sigurno znamo da neće dati dobre rezultate. Vrlo često ovde možemo da čujemo da je porastao životni standard. Jeste, ali koleginice Vukojičić vi govorite o onim marginalnim grupama. Da li su one ovde prepoznate? Da li oni koji se nalaze u tom marginalnoj grupi - kakav je njihov životni standard? Koliko oni mogu dobro da žive i da osete sve to što mi imamo? Šta ovde još može da se desi? Pitanje je zbog brze fluktuacije, gospodine ministre, mi smo znači izričito da bi bili potpuno jasni i protiv ovakvog načina rešavanja ovog problema, mi smo zato da se ako treba Zakon o radu popravi i da se tu sredi stanje da bi bilo dobro i za poslodavce i za zaposlene. Ovde, ako se ovo dobro razume i ako se bude primenjivao zakon vrlo malo će vlasnici tih agencija moći da računaju na sredstva koja država inače izdvaja, ako ništa drugo ono kroz oslobađanje od poreza i doprinosa za zaposlene. Zbog brze promene, zbog brze fluktuacije kretanja tih zaposlenih ne možemo imati tu povoljnost. Veliki broj radnika u Srbiji anagažovan preko ovih agencija, ili kako se to do sada zvalo radnika na lizing, to je negde oko 70 hiljada. Naravno, ima i drugačijih podataka ne bi sada o tome polemisali, ali to je jedan baš veliki broj. Vrlo često sa zadovoljstvom ističemo da ne možemo da nađemo dovoljno radne snage. Tu činjenicu treba imati u vidu i preduzeti sve one mere koje mogu da dovedu i da daju dobre rezultate i zbog nekih drugih situacije. Nije to samo zbog rasta životnog standarda i bolje zarade koju najviše građani mogu da ostvare prilikom odlaska pre svega, da kažem, na zapad, a naravno, zašto da ne, i u Rusiju, mogu da ostvare bolju zaradu. Oni idu i zbog perspektive i za svoju decu. Znači, razmišlja se i o svojim pokolenjima, o svojim naslednicima, a mi sada treba da preduzimamo mere koje će dati rezultate koji se ne očekuju za godinu, dve ili više. Pretpostavljam da gospođa Slavica Đukić Dejanović i Vlada preduzimaju neke mere vezane za populacionu politiku, ali nema ne željenih, nema ozbiljnijih rezultata još uvek i pitanje da li će ih i biti ukoliko sve ovo sada i ovi predlozi zakona prođu ovakvi kakve mi imamo. Znači, ovde treba mnogo više obratiti pažnje da bi zaštitili pre svega zaposlene radnike. Do čega će dovesti ove agencije? Kažu da se u Srbiji sada dešava takva situacija da potpuno nepoznat čovek svrati na neko gradilište i anketira zaposlene – koliku vi imate platu. I sada oni kažu. Radi se uglavnom o onim deficitarnim zanimanjima u ovom trenutku u Srbiji. I kada oni kažu – imamo 800, 900, čak i hiljadu evra, a on ih pita – da li bi došli da radite kod mene za 1.200 itd? To je nelojalna konkurencija. Istina, odgovara to onima koji bi bili zaposleni posle toga, ali se postavlja pitanje – koliko je to iskreno, koliko je to stvarno? Zašto ste preko Službe za zapošljavanje organizovali toliko sajmova za zapošljavanje ukoliko sada nemamo poverenja i nismo sigurni da to može da da dobre rezultate? Mi mislimo da evidencija koja se nalazi u Službi za nacionalno zapošljavanje je dobra, pa ste vi rekli – ako se bude primio određeni radnik, jer je određena firma na javnom nadmetanju dobila posao u jednom ciklusu, u sledećem ga ne dobije ona nego neka druga firma, pa će agencija tu biti posrednik. Služba za nacionalno zapošljavanje takođe može da bude posrednik i u tom slučaju smo potpuno sigurni da neće biti reketiranja ni od strane državnih organa na takav način, ni od strane tih poslodavaca. Ovo može da za posledicu proizvede upravo takvu situaciju, da dođe do, ja bih rekao, neprimerene, a čak i nepoželjne saradnje između vlasnika agencije, radnika i poslodavaca kao tri subjekta koji se ovde pojavljuju. Ukoliko vi ne poslušate nas, što je, čini mi se, takva klima i raspoloženje kod vas da nas nećete poslušati, onda obratite pažnju, mi smo podneli određen broj amandmana i trebalo bi usloviti ove buduće vlasnike agencije da imaju neki depozit, da imaju neku garanciju za obezbeđenje radno-pravnog statusa zaposlenih koji budu išli od agencije do privrednog subjekta. Vi sada smatrate da to ne treba. Kada je bio važeći Zakon o turizmu i tada su neki smatrali da ne treba agencije koje se bave turizmom da imaju limit veći nego što je bio u onom momentu, nego da to može i sa malim iznosom sredstava da se obezbedi neka garancija, pa kada su nam učenici i studenti i drugi naši turisti imali probleme u inostranstvu, onda se uvidelo da mora da se poveća taj limit. I ovde treba nešto da se uradi da bi to tako bilo. Ovo vam samo govorim u slučaju da ne prihvatite naše sugestije, nego se opredelite da čvrsto i bezuslovno idete ka donošenju ovog Zakona o agencijskom zapošljavanju, ali ograničite, odnosno probajte da zaštita zaposlenih bude obezbeđena na najbolji mogući način. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine Arsiću. Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre prelaska na tačke dnevnog reda, želeo bih da obavestim javnost da je danas 336 dan kako poslanici dela opozicije ne dolaze na posao za koji uredno primaju platu i na taj način oni jasno pokazuju svoj odnos prema funkciji koju obavljaju, prema Narodnoj skupštini, ali i prema građanima Srbije. Mi znamo, a sada i građani to znaju da bi se velika većina među njima vratila u parlament, vratili bi se oni na svoj posao, ali im neda Dragan Đilas, Dragan Đilas koji je formalni i neformalni šef svima njima i on je taj koji je odlučio da im ne dozvoli da se oni vrate u parlament i ko je ovih dana mogao da prati ovu špansku seriju u DS mogao je da vidi da ovo što ja pričam je istina. Tako Branislav Lečić je praktično priznao da Dragan Đilas odlučuje u DS, a ne legano rukovodstvo.

Pa, on kaže – diskusija je paravan, odluke se donose izvan Glavnog odbora, a to me navodi na opravdan zaključak da se stranačke odluke donose i van same stranke.

Potvrdu za to imao i od zamenika predsednika DS Paunovića, sećate se onog Paunovića poznatog po onim čuvenim aferama u opštini Paraćin u kojoj je još uvek predsednik opštine, pa taj Paunović kaže – poslaničke plate su uzrok podele u DS. Dakle, on tu aludira na grupu poslanika DS koja je napustila sednicu Glavnog odbora, valjda nezadovoljna na način kako rukovodstvo vodi tu stranku i oni sada zapravo optužuju njih za nekakav raskol u toj stranci. Ali, da se ostavimo mi sada ove sapunice koja traje već nekoliko sezona i nekoliko epizoda. Danas raspravljamo o zakonima iz oblasti plata zaposlenih u državnim organima, u javnoj upravi, kao i o agencijskom zapošljavanju. U skladu sa tim ne mogu, a da ne istaknem da je stopa nezaposlenosti u Srbiji, dakle, prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku pala ispod 10%, što predstavlja ogroman uspeh, pogotovo ako imamo u vidu da je u vreme vlasti upravo ove stranke o kojoj sam malopre govorio i ostalih stranaka bivšeg režima, nezaposlenost dostizala čak 25% Ali, ovaj podatak nećete čuti ni na „N1“ televiziji, nećete pročitati ni u „Danasu“, ni u „NIN-u“, ni u „Vremenu“, ni u svim ostalim njihovim medijima zato što to za njih nije vest. Oni se ne bave time, oni se ovih dana bave nekim drugim stvarima iscrtavanjem mete na čelu Aleksandra Vučića, kao predsednika Republike, ali i ne samo iscrtavanjem meta, već posle se izruguju tome. Možete da vidite na naslovnoj strani i današnjeg izdanja „Danasa“ karikaturu u kojoj je Aleksandar Vučić i na kome su iscrtane mete i sada se oni rugaju svojoj naslovnoj strani iz „NIN-a“, gde su mu crtali pravu metu koja je predstavljala pozivno ubistvo ili barem najblaže rečeno priželjkivanje ubistva predsednika i oni nastavljaju iz dana u dan u „Danasu“ na naslovnoj strani imate karikaturu koja izvrgava ruglu ovakvo jedno delo. Kada je reč o zakonskim rešenjima koja su na dnevnom redu, pozitivni efekti donošenja ovih zakona se vide u zaštiti i unapređenju uslova radno angažovanih lica, praktično izjednačavanje u pogledu uslova sa ostalim zaposlenima i naročito i ono što mi je najvažnije, poboljšanje radno-pravnog statusa sa prelaskom sa ugovora o privremenim i povremenim poslovima na ugovor o radu, a čime se obezbeđuju prava iz Zakona o radu. Mislim da ne moram da naglašavam koliki je to benefit za zaposlene, dakle prelazak sa ugovora o privremenim i povremenim poslovima na ugovore o radu. Dakle, tu su i bolji uslovi rada, i povećanje zarada, pravo na naknadu troškova odlaska i dolaska sa posla, za ishranu, regres za godišnji odmor, vreme provedeno na službenom putu, boravak na terenu i sve ostalo što je inače predviđeno Zakonom o radu. Ne moram da pričam o bezbednosti i zdravlju na radu, prekovremenom radu, pravu na godišnji odmor, pravo na praznike, odsustva i sve ostalo što je već obuhvaćeno važećim Zakonom o radu. Iz svih ovih razloga, smatram da treba dati snažnu podršku današnjim zakonskim predlozima i SNS će u danu za glasanje glasati za ova predložene akta. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, ja ću se danas u raspravi u načelu osvrnuti i poseban akcenat staviti na jedan potpuno novi sistemski zakon, a to je zakon o agencijskom zapošljavanju. Zašto ću staviti akcenat na njega? Zato što se prvi put poboljšavaju uslovi rada radnika i rešava radno pravni status onih radnika koji su ranije bili zaposleni na privremenim i povremenim poslovima. Sada ti radnici kod poslodavca korisnika zaključuju ugovor o radu. Ogromna je razlika u smislu koristi za zaposlenog između ugovora o povremenim i privremenim poslovima i ugovora o radu. Šta to znači? To znači da agencijski radnik, odnosno onaj koji je zaposlen preko agencije kod poslodavca korisnika ima jednaka prava kao uporednik radnik, odnosno radnik koji radi na neodređeno vreme na istim poslovima kod poslodavca. Šta su jednaka prava? To su pre svega jednaka prava na zaradu čime se i te kako poboljšava kvalitet života i životni standard radnika. Šta to znači za one posebno osetljive grupe, a to su trudnice, porodilje, dojilje? To znači da one imaju ista prava iz radnog odnosa, kao i prava onih radnika koji su primljeni na neodređeno vreme kod korisnika poslodavca. Takođe, koje još benefite dobijaju radnici koji se na ovakav način zapošljavaju? Dobijaju pravo da koriste bolovanje. Radnici do sada koji su bili angažovani na privremenim i povremenim poslovima nisu mogli da koriste pravo na bolovanje. Dobijaju mogućnost korišćenja godišnjeg odmora, dobijaju mogućnost korišćenja naknade za prekovremeni rad, dobijaju mogućnost povećanja zarade za noćni rad. Takođe, želim da naglasim, kada je u pitanju bezbednost i zdravlje zaposlenih preko agencije kod poslodavca korisnika, zaposleni uživaju sva prava koja se odnose na bezbednosti i zdravlje na radu i poslodavac korisnik dužan je da radnika upozna o svim rizicima koji mogu proizaći po njegov život i zdravlje i naravno poslodavac korisnik je dužan da omogući i sprovođenje lekarskih pregleda ako je to neophodno. Takođe, i te kako je važno što je poslodavac korisnik kroz ovaj zakon, kada su u pitanju povrede na radu i profesionalna oboljenja, dužan da u roku od 24 sata podnese izveštaj Agenciji za zapošljavanje, a Agencija za zapošljavanje naravno dalje izveštaj o povredi na radu ili profesionalnom oboljenju podnosi nadležnom ministarstvu. Takođe je i te kako značajno što su jasno precizirani uslovi pod kojima agencije mogu biti osnovane što se tiče i njihovog osnivanja i njihovog dobijanje dozvole za rad. Takođe, važno je što je ovaj zakon na jedan potpuno transparentan način razmatram, što su razmatrane sve primedbe, što su prihvaćene neke primedbe, što je javna rasprava održana u više gradova Republike Srbije. Takođe, moram da naglasim da ova država vodi i te kako odgovornu socijalnu politiku. Tome smo se uverili i kada smo razmatrali Zakon o budžetu za 2020. godinu, jer moram da naglasim da je na razdelu 30 Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su uvećana sredstva za 5,8 milijardi dinara. Srbija je danas jedno veliko gradilište, Srbija je danas zemlja u kojoj se radi i gradi, u Srbiji danas ima više od 41 hiljade gradilišta, samo u Beogradu ima preko 2.000. U vreme žutog tajkunskog i pljačkaškog preduzeća, kada su oni vladali do 2012. godine, na čitavoj teritoriji Republike Srbije bilo je 1.500 gradilišta. To je dokaz i to je pokazatelj koliko su oni brinuli o zaposlenju, o životnom standardu građana i koliko su njima u stvari građani uopšte bili bitni. Takođe, moram da naglasim da je sada od 1. januara minimalna zarada 30.022,00 dinara, da je to najveće povećanje minimalne zarade.

Takođe, moram da naglasim da neki gradovi, kao Inđija i Sremska Mitrovica imaju zaposlenost nešto oko 5% Znači, ova Vlada i politika koju sprovodi Aleksandar Vučić, je politika u interesu radnika i u interesu svakog građana Srbije. Ali, moram da naglasim da je sramna, morbidna i sramotna ona politika na čijim naslovnim stranicama, a to su list „NIN“ i list „Danas“ je uperen bajonet prema našem predsedniku Aleksandru Vučiću, znajući verovatno da upiranjem bajoneta i crtanje mete na njega, direktno ispaljuju metak i u državu, jer pucaju u najboljeg. Sramno je ono novinarstvo koje je bez novinarske etike, bez moralnosti, odgovornosti i bez istine. Naravno, mi iz SNS znamo da iza svega stoji politika pljačkaša, žutog brloga i patoloških lažova u liku Đilasa, Jeremića, Obradovića, Tadića i drugih.

Hvala, gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, čini se da je politika ove Vlade puna kontradiktornosti, jer imajući u vidu da smo imali prilike da čujemo kako je na sceni trenutno zlatno doba, da su takve naše ekonomske prilike, da smo mi šampioni u regionu, a onda u isto vreme vidimo da ova zemlja isplaćuje pomoć penzionerima u vrednosti od 5.000,00 dinara. Pa mi možda nije malo najjasnije, kako to jedna zemlja koja je tako uspešna, koja je balkanski tigar, je onda u situaciji da treba da se penzionerima isplaćuje bilo kakva pomoć. U našoj zemlji je sve najveće u istoriji, pa onda i smanjenje penzija i plata je u stvari nivo plata i nivo penzija na istorijskim maksimumima, pa tako i u svakoj od tih statistika i uopšte svaki ministar koji nešto pokušava da predoči ili da nešto označi kao svoj uspeh je u stvari nešto što nije niko pre njega mogao ni da zamisli, a kamoli da se tako nešto u Srbiji i ostvari. Mi, imamo, naravno, imali smo, te tzv. mere štednje, videli smo da se u stvari štedi na najsiromašnijim građanima, još od 2014. godine, ali postavlja se pitanje šta je sa brojnim predizbornim obećanjima, pre svega SNS, kako bi se kod nas uštedeo novac. Srpska napredna stranka pre nego što je došla na vlast, govorila je da će da spreči partijsko zapošljavanje, da će da ukine veliki broj tih besmislenih agencija i zavoda, saveta i raznih stvari koji samo isisavaju novac iz državnog budžeta, ne služe ničemu, a da se ti ljudi, tj. u tim savetima i agencijama, se ljudi zapošljavaju po partijskom ključu. Srpska napredna stranka je govorila da će da smanji birokratiju u Srbiji, da će da na taj način smanji sve nepotrebne troškove i uvođenjem kancelarije za brze odgovore. Evo, prošlo je sedam godina, nigde ne postoji kancelarija za brze odgovore, na tom planu se ništa nije uradilo. Čak, šta više, novac se opredeljuje veoma širokogrudo, nevladinom sektoru, nevladinim organizacijama, pogotovo onim koje deluju pod firmom ljudskih prava, zaštite ljudskih prava, a videli smo da su to one nevladine organizacije koje u stvari imaju antisrpsku politiku, predstavljaju se kao civilno društvo, a u stvari su veoma važni politički činioci u Srbiji koji nam kroje raznorazne političke stavove po raznim pitanjima. Njihove teme su nezavisnost Kosova, genocid tzv. u Srebrenici i Srbi koji su po prirodi stvari najveći zločinci i najgori na planeti. Dakle, na taj način se troše pare iz državnog budžeta. Mi pričamo o stopi nezaposlenosti koja je ispod 10% Dakle, ono što možemo da čujemo iz diskusija, jeste u velikoj kontradiktornosti sa realnošću u Srbiji. Ne možemo mi da toliko nerealno komentarišemo ovde i govorimo da mi u stvari u Srbiji imamo manjak radne snage i da imamo veliki broj zaposlenih. Možda su ti ljudi zaposleni, ali u Nemačkoj, Austriji, Švedskoj, širom zapadne Evrope, pa i u Rusiji i u nekim drugim zemljama. Ne možemo mi da smanjujemo nezaposlenost na način da negde ljudi koji su radno sposobni, ne rade više u Srbiji nego rade u inostranstvu. Pa, onda, po tom ključu imamo manje nezaposlenih. Agencija za zapošljavanje, ne znam kako može da se objasni potreba njihovog postojanja u sistemu Srbije, zašto nama trebaju posrednici između poslodavaca i radnika. Ta Agencija za zapošljavanje svakako zarađuje. Da li taj novac, koji zarađuje neka Agencija za zapošljavanje, bi bio drugačije upotrebljen od strane poslodavca, da se tom radniku na primer poveća plata. I dalje su plate u najvećem broju fabrika, preduzeća, kompanija, čega god, oko minimalca, što predstavlja 30.022 dinara. Kakva je potreba u njihovom postojanju uopšte? Mi vidimo povećanje plata, pomoć za penzionere, itd. Videli smo da je struja poskupela sada. Dakle, malo ćemo da povećamo plate, ali onda ćemo malo da podignemo i cenu struje.

Šta nam treba radio-televizija evropske Vojvodine ili evropske Srbije, šta to znači? Da li je to onda na liniji ovih ljudsko-pravaških organizacija ili to stalno treba da predstavlja Srbiju? Radio-televizija Srbije, dakle to je imperativ da se finansira, da finansira svaki građanin Srbije uz račun za struju. Radio-televizija Srbije, za koju je Kosovo nezavisna država, koja objavljuje svaki put, od vremenske prognoze do raznih izveštaja i bilo kojih vesti, mapu Srbije bez teritorije KiM, gde su plate ogromne, koja ima upravni ili nadzorni odbor, koji je po ko zna kom ključu sastavljen i niko ne zna po kom se principu to bira, umesto valjda da je to pod kontrolom Narodne skupštine, koja apsolutno ima veliku disproporciju predstavljanja političkih stranaka u svojim informativnim emisijama, pa tako da vidimo da otprilike 99% vremena posvećeno politici u Srbiji, političkim dešavanjima je u stvari određeno za SNS i SPS. Onda isto tako možemo da vidimo nezadovoljstvo u nekim medijima koji podržavaju Vladu Srbije, tim RTS-om, žutim Bujketom, žutom Oljom i svima ostalima. Je li to kontradiktorno? Dakle, neracionalno se troše sredstva iz budžeta Srbije. Sve ono što SNS zamera bivšem režimu, tim najvećim lopovima i ostalo, danas je u situaciji da isto to sprovodi, samo malo umivenije, ali nema nikakvih razlika. Mi imamo smanjenje nezaposlenosti u Srbiji, ne zbog velikih fabrika, velikih uspeha, njih ima, naravno, ali to nije na takvom nivou kao što se predstavlja, već zato što imamo jedan ozbiljan demografski odliv iz Srbije svake godine. Ovo neće poboljšati status radnika u Srbiji i zaposlenost. Možemo mi da računamo, na kraju možemo da dođemo do računice da nema uopšte nezaposlenih u Srbiji, ali da li će to biti stvarno tako kada izađemo iz ove sale ili kad napuste neko ministarstvo? Mi nismo u takvoj situaciji, nemamo takav luksuz da govorimo, da se hvalimo zlatnim dobima, najvećim platama, najvećim penzijama. Hajde da vidimo kakvo je realno stanje u Srbiji, u skladu sa tim da donosimo odluke, a da vidimo gde može novac da se uštedi. Ne treba nam televizija koja treba da predstavlja nacionalnu televiziju za koju je Kosovo nezavisna država. Ne treba nam finansiranje nevladinih organizacija za koje je u Srebrenici izvršen genocid, Kosovo nezavisno, Srbi sami sebe bombardovali, Srbi najveći zločinci itd. Tu treba da tražimo rešenje, a ne na teret onih najsiromašnijih građana Srbije. Hvala. Zahvaljujem, kolega Šešelj. Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčiću. Evo, samo javnost da čuje do kakvih apsurda ide predlagač ovih zakonskih akata. U članu 10. ovog predloga o agencijskom zapošljavanju govori se o angažovanju radne snage u zemljama EU. Pa kaže, između ostalog, u slučaju ustupanja zaposlenih poslodavcu korisniku koji obavlja delatnost na teritoriji države članice EU, a sa evropskog ekonomskog prostora, pored navedenih elemenata iz tog člana sadrži: 1) trajanje rada u inostranstvu, 2) valuta u kojoj će se isplaćivati zarada, 3) prema potrebi druga novčana i nenovčana davanja u vezi sa boravkom u inostranstvu, pa 4) prema potrebi uslovi koji uređuju povratak upućenih zaposlenih u Republiku Srbiju i na kraju kaže – odredba iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se ako trajanje rada u inostranstvu ne prelazi mesec dana. I ovo je po evropskim standardima, ovo je to, što bi rekli Slovenci – Evropas dai. Ovo je – Evropa nema alternativu. To bi bilo nekako dozirano velikim optimizmom, da u objašnjenju ovih članova isti taj član 10. ovog predloga zakona ne kaže jasno i decidno da su ovim članom propisani elementi ugovora o radu u slučaju ustupanja zaposlenih poslodavcu korisniku koji obavlja delatnost na teritoriji država članica EU i evropskog ekonomskog prostora. Ova odredba će se primenjivati od dana stupanja punopravnog članstva Republike Srbije u EU. Da nije sadržano, da nije napisano, čovek ne bi mogao da poveruje. Dokle ćemo mi da slušamo te sadomazohističke ideje? Ovo je već sadomazohizam. Ovo sami sebe bukvalno uništavate. Pa vama predsednik Francuske dođe i kaže – nema govora o proširenju EU, pa vam kaže Merkelova, frau Merkel koju smatrate polubožanstvom, mada ste se sad okrenuli ovome što živi sa učiteljicom, ali da ne raspravljamo o tome, pa vam kažu – nema govora o proširenju EU. Vi ponovo, čak i u zakonima prepisujući ne vodite računa, pa svako logično gledajući ovo bi dodatno predložio izmenu i dopunu ovog zakona kada Srbija uđe u EU, pa bi stavio taj član 10. Ovo vam ostaje kao nešto što je potvrda tog vašeg mazohističkog ponašanja. Imate vi zakone koji se donose po hitnom postupku, ali stupiće na snagu kada Srbija postane članica EU, ima i takvih zakona. Sve su ovo biseri, ovo je za nauk. Kako možete uopšte u jednom zakonu da predlažete član koji reguliše odnose sa članicama EU, a onda kažete – stupa na snagu i primenjuje se kada Srbija bude punopravni član EU? Ko još treba iz te EU da vam dođe, gospodo, i da saopšti definitivno nema ulaska Srbije u EU? Ako se razgovara o tome, vidite koji je uslov – ustupanje teritorije, 15% teritorije koja se za početak zove Kosovo i Metohija, a zatim AP Vojvodina, pa onda Raška oblast. Pa da li ima neko u ovoj sali, da li ima neko u ovoj Srbiji da sumnja u ovo što mi srpski radikali govorimo? Pa i vi znate to, pa i vi to naglašavate, ali šta vas boli briga. Bitno je staviti kao nešto što je obećavajuće, nešto što je svetlost na kraju tunela, a to je ovaj član 10. u čitavom ovom zakonu. Mi nemamo ništa protiv da se regulišu odnosi između radnika i poslodavca, da to bude nešto što će garantovati sigurnost i radniku i poslodavcu, ali pre svega treba da budu zastupljena prava radnika, prava poslodavaca, sigurnost radnika, sigurnost poslodavaca. Ovde i ministar navodi jedan od ekstremnih slučajeva. Nije, to je pravilo postalo, to je postalo pravilo, lobiranje u okviru radnika od strane sindikata koji preko noći niču kao pečurke, pa se pretvaraju u predstavnike radnika, tako što su iskoristili tu njihovu privremenu zaposlenost, pridobili ih za sindikat i onda oni predstavljaju i vidimo ih na televiziji skoro svakodnevno u javnosti se pojavljuju ti tzv. dušebrižnici o pravima radnika, koji nastupaju, iznose svoje političke stavove, a radnici su potpuno sporedni.

Vi ovde imate niz nelogičnosti, ne samo kada je u pitanju ovaj zakonski predlog, nego u vašim političkim odlukama i potezima i nastupima. Vi govorite da je deficit u pojedinim oblastima, u pojedinim segmentima, a pri tome i dalje vam je Odluka o zabrani zapošljavanja na snazi. Vi to onako selektivno. Odlaze nam mladi školovani ljudi, ne mogu da se zaposle, završili fakultete, žele da se zaposle, da rade. Ne može, zato što je zabrana zapošljavanja. Čak i pojedini ministri ne znaju da ta odluka važi do kraja 2020. godine, pa smo slušali što na Odboru, što ovde u ovoj sali da kaže – krajem ove godine stavlja se van snage ta odluka. Čak ni ministri nisu obavešteni, što je prosto za neverovati, krajem 2020. godine. Ali, dame i gospodo, gde će da rade ti ljudi koji su pozavršavali škole, srednje, fakultete, naravno, ne računam ove što preko noći diplomiraju, nego računam ove mlade koji su potencijal koji je potreban Srbiji, ako je i dalje ova odluka na snazi? Morate to stavljati van snage. Što se tiče platnih razreda, očigledno da vam je to bolna tačka. Očigledno da ćete naći sva obrazloženja kako bi opravdali nešto što ne može da se pravda, a to je da nije trenutak da se pristupi izradi sistematizacije platnih razreda, da nije to trenutak, da se s tim ne dobija ništa, da na se na taj način možda se čini veća nepravda. Sve su to floskule koje imaju samo zadatak da se odloži, a to stvara još veći problem, pogotovo funkcionisanje javnog sektora, državne uprave. Tu će tek da budu problemi. Prosto čovek ne može da veruje kako i to ne može na neki način da vas razmrda da početne da razmišljate zrelo, da počnete odgovorno da se ponašate, da u nekim javnim preduzećima pomoćni radnici imaju veće plate nego što su to diplomirani pravnici u pojedinim lokalnim samoupravama ili upravama ove države. To vama ništa ne znači što u zavisnosti od sreće ili neke slučajnosti pravnik koji radi u jednom ministarstvu može imati veća ili manja primanja od svog kolege koji radi isto u Vladi Srbije, ali u drugom ministarstvu. Mi srpski radikali uvek ćemo vam spočitavati to kao nešto što niste usaglasili, možda sa MMF ili niste vi sami među sobom usaglasili neke stavove, pa onda za javnost govorite hiljadu opravdanja koje ni jedno nije utemeljeno u realnost. Kada su u pitanju neki predlozi zakona, to je nešto što se podrazumeva kada se usvoji budžet, i to je sasvim normalno da se produžava na 2021. godinu. Ono što srpski radikali ne žele da ne naglase, to je da pored silnih obećanja da će biti ukinute mnoge agencije. Razmišljajte, gospodo, da imamo jednog posrednika između centralne vlasti, odnosno republičke Vlade i lokalne samouprave. Taj posrednik je pokrajinska administracija. U ovoj pokrajinskoj administraciji hiljade su zaposlenih. Niko ne kaže da će oni ostati bez posla, ali zašto da ima posrednik između transmisije vlasti i odluka sa državnog nivoa na lokalni nivo. Nema nikakve potrebe za to, prema tome treba razmišljati o tome kako racionalno u skladu ekonomskim i finansijskim mogućnostima treba da funkcioniše administracija. Dame i gospodo narodni poslanici, mogu da kažem da nisam čuo nekih ozbiljnih ili bar realnih primedbi na set zakona o kome sada raspravljamo. Ako je najveći problem što će zakon da bude primenjivan i kada Srbije postane punopravni član EU u nekim svojim delovima, onda to i nisu neke ozbiljne primedbe. Međutim, ne mogu da razumem kolege koje napadaju Zakon o agencijskom zapošljavanju. Evo, ja ću da ga hvalim, a oni koji ga napadaju neka znaju kako to izgleda i kako se zakon primenjivao do pre samo nekoliko godina unazad. Odmah da raščistimo. Agencije koje su pružale usluge i zaposleni u njima bili su u polusivoj zoni. Evo, ja ću sada jedan primer da ispričam koji se desio u Energetskom kombinatu Kostolac. Reč je o izdvojenom preduzeću, proizvodnja, remont i montaža, skraćenica mu je PRIM, dogašaj iz 2009. godine. Kao izdvojeno preduzeće, znači, ne radi više u sistemu EPS, ali radi za EPS zbog specifičnosti svoje delatnosti direktor je za 75% zaposlenih, koji su bili direktno angažovani na održavanju energetskog kombinata, uručio im je otkaze. Ali, isto tako ih je uputio da se zaposle u posebnu agenciju koja je povezano lice sa njim. Znate kako je to izgledalo? Ti ljudi nisu odlazili sa svojih radnih mesta. Oni su fizički bili prisutni gde su radili i pre tog otkaza, samo su promenili poslodavca. Još nešto, primali su polovini svoje plate, a izdvojeno preduzeće proizvodnja, remont i montaža je uredno isplaćivalo agenciju kao radnik prima raniju zaradu, čak i nešto veću. To se isto dešavalo ovde u PKB Beograd. Znate kada je Dragan Đilas, kao navodno brinući o imovini Beograda raskinu ugovor o privatizaciji, pa suzili PKB, pa su nešto tamo kao bajagi nešto radili, bavili se nekom poljoprivrednom proizvodnjom. Svi zaposleni u PKB bili zaposleni preko agencije koju je imao Dragan Đilas. Svi su primali po agencijama enormne zarade, a dobijali su zaista jedva onoliko koliko imaju da prežive. Tako je Dragan Đilas pljačkao PKB Beograd, tako je preko ovog sportskog centra na Starom Gradu pljačkao Bastać, tako na određen način i oštećuju preduzeća koja ovde dolaze kao izvođači javnih radova, država je tu nemoćna. Angažuju preko agencija radnike, a često su inženjeri koji vode taj posao vlasnici agencija koje zapošljavaju te radnike. Oštećuju i svog poslodavca, oštećuju radnike i oštećuju Republiku Srbiju. Sada, ako hoćete da napadate zakon koji će to da spreči, samo napred, nemam ništa protiv, ali da znate šta napadate. Jer, zakonom je predviđeno da bez obzira da li je zaposlen na određeno, neodređeno vreme ili preko agencije, moraju da imaju istu platu. Nađite nešto drugo što ćete da kritikujete. Nemojte da pokušavate da održite sistem koji je uspostavio Dragan Đilas, Boris Tadić, Mirko Cvetković, Božidar Đelić i ekipa, Miodrag Kostić i da ne nabrajam dalje. Ako hoćete taj sistem da ostane, onda njih i podržavajte, da budu još bogatiji. To je radio i Mišković, iznajmljivao je državi do 2012. godine svoje zaposlene, država ih je plaćala kao da su doktori nauka, a ti ljudi su dobijali jedva minimalac, nešto malo više, ne možete baš tako lako da isplatite samo minimalac mora nešto malo veće da bude isplata zarada. Stopa nezaposlenosti u Srbiji se smanjuje. Nije to rezultat odliva radne snage u dijasporu. Zaboravite na to, toga je bilo i ranije, bilo je mnogo više, dva puta više. Pa, što smo onda dospeli do 26,27% nezaposlenih ako je i tada bilo odliva radne snage. Ili neka mi, a ja to još mogu da nazovem perpetuum mobile, ja sam koliko u petak čitao kolike su uplate zaposlenih u fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, a onda se pojavi neko i kaže, to nije tačno, nema tolikog porasta zaposlenosti u Srbiji. Pa, odakle taj novac, sam sebe stvara. Znate, ako hoćete da kritikujete, napadajte ono što ne valja. Ne očekujem da hvalite ni Vladu, niti da hvalite predsednika, ali očekujem da bar iznosite tačne podatke. Sa ovim zakonom jedan sistem koji je na prvom mestu štetio zaposlenima, štetio državi, se ukida, dolazi se do pravednijeg načina uređivanja, omogućava se i poslodavcima da povećaju svoju uposlenost, jer neće morati da zaposle čoveka na neodređeno vreme, nego samo za onaj period koji mu treba. Ali će isto tako i taj koji bude radio preko agencije kod takvog poslodavca primati platu kao da je i zaista radnik kod tog poslodavca. Ja ne znam šta je tu sporno? Došlo je vreme, o tome smo unazad pričali, evo, 2014. godine, da će sa smanjenjem stope nezaposlenosti početi da se menja i cena rada u Republici Srbiji. Prešli smo tu magičnu granicu ispod 10% Sad počinju poslodavci da traže sve bolje i bolje radnike i spremniji su sve više i više da ih plate. Ali, od nečega je moralo da se krene. Ako će neko da kaže da je neuspeh to što je prosečna zarada 500 evra, ako će neko da kaže da je neuspeh da su i poslodavci prihvatili da minimalna zarada bude 30 hiljada dinara, ako neko kaže da nije dobro što nam je stopa nezaposlenosti ispod 10% i ako jeste, to je zasluga nekih drugih a ne ove Vlade, ako neko kaže da 300 km auto-puteva ne postoji, ja postavljam pitanje - a koliko on zaista voli svoju zemlju? Jer, to su sve stvari koje možete da vidite. Sve je to proverljivo, vidljivo. Kada se bavimo tim diskusijama, moramo uvek da vodimo računa da nas vreme ne demantuje. Demantovalo je ovde i Balšu Božovića i Boška Obradovića, Dragana Đilasa, ceo bivši režim. Događaji su demantovali. Zato i donosimo ovakve zakone. Ne da bi njih demantovali, nego da bi Srbiju napravili na lepše mesto za život. Ne samo da nam više deca ne odlaze, nego i oni koji su otišli, mada je to teško, ali da počnu da se vraćaju. Neki su se već vratili. Videli su da nije baš tako bajno i sjajno i da Srbija može da bude lepo mesto za život ako čovek hoće da radi i zaradi pošteno svoju platu. Zato ovakve zakone treba i podržati, a ne kritikovati bez razloga. Srbija je od 2014. godine započela jednu novu etapu u svom razvoju, etapu koju je započeo sadašnji predsednik Aleksandar Vučić, tada kao premijer. Raščistili smo dobrim delom i sa tajkunima, sivim zonama i ovaj zakon svakako jeste samo jedan od malih koraka da Srbiju napravimo za bolje mesto za život, da naša deca ostaju ovde. Zato ovaj zakon u danu za glasanje treba podržati. Zahvaljujem, kolega Arsiću. Koleginica Radeta, kao zamenik predsednika poslaničke grupe, pravo na repliku. Čuli smo malo pre obraćanje očigledno našoj poslaničkoj grupi, jer niko drugi nije kritikovao predloge ovih zakona, pa onda još kaže kolega - nemojte da napadate, itd. Mi nikoga ne napadamo. Mi govorimo kritički o Vladinim predlozima zakona. Prestanite sa tom mantrom, ako mi kažemo - nećemo da se krade na gradnji auto-puteva, vi kažete - vi ste protiv auto-puteva. Ako mi kažemo - ne treba nam ova agencija, agencijsko zapošljavanje, vi kažete - vi hoćete da ostane ono što su Tadić, Đilas, itd. uspostavili pre 10 godina. Ljudi, ponašate se kao deca. Mi nećemo to. Mi smo prvi rekli da to nećemo. I ceo dan vam govorimo da to treba da ukinete, a vi sad, kao, mi podržavamo nešto što su nekada žuti uveli. To nam kažu oni koji su podržali Briselski sporazum, izvršitelje, notare, sve moguće agencije, finansiranje nevladinih organizacija, evropski put po cenu ne znam koju. Pa, nemojte ljudi, čačkate se negde gde zaista nama ne možete ništa da kažete. Govorimo o ovim zakonima i govorite i vi o ovim zakonima. A ne sada, ako mi kažemo - ovaj zakon nije dobar, mi hoćemo da ostane neki Tadićev. Ne. Mi hoćemo, davno hoćemo da se ukine taj Tadićev. Nismo ga hteli ni kad su ga donosili. I danas smo 152 puta ministru rekli da je naš predlog da se ukinu te neke poludivlje agencije. Ali da nam zato ne trebaju ove, nego da imamo lepo našu službu zapošljavanja, nacionalnu službu zapošljavanja i da sve što je vezano za zapošljavanje može da ide i treba da ide i jedino da ide preko te službe.

Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Nevladine organizacije su i verske zajednice, političke stranke i da ne nabrajam dalje, Crveni krst. Sve su to nevladine organizacije. I zato su sredstva opredeljena u budžetu. Da li ćemo neku materiju da regulišemo zakonom, ja smatram da treba, a oni koji bi regulisali tako što će da izbrišu i zabrane, najčešće su nesposobni da vrše vlast. Znači, nešto se uređuje zakonom. Tačno postoje zakonski okviri u kojima treba to da se kreće. Ja ne znam šta je tu sporno? Valjda zato i postoji zakon? Da reguliše neku oblast, da ne bude zloupotreba, da neko ne bude prevaren. Valjda je i pravo kao nauka nastalo da se ljudi ne bi svađali i tukli oko svega i svačega? Sad kažemo - ne, to uzmite i zabranite. Pa, u redu. Nije problem, skupštinska većina uvek može sve. Ali, šta ćemo ako zaista postoji potreba za takvim načinom zapošljavanja? Hajde, objasnite mi. Šta ćemo onda? Na primer, treba čoveku neki određen profil radnika sa iskustvom, da radi kod njega tri meseca, ne može da ga nađe na birou, jer niko neće sa iskustvom da radi kod poslodavca tri meseca, šta treba, da ne radi svoj posao? Ili taj ne treba da dobije posao, jer će da bude oročeno na tri meseca? Neka radi to agencija. Samo, za razliku od sistema koji su uspostavili Dragan Đilas i Boris Tadić, moraće to i da plati, tog zaposlenog, onoliko koliko njegov rad zaista košta, a ne da trpaju pare u svoje džepove. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Hvala kolegi Arsiću što je meni ovako glupoj objasnio koje su nevladine organizacije. A ja sad njemu pametnom da kažem da vi iz budžeta finansirate nevladine organizacije koje su vam ovde sedele na Nacionalnom konventu za EU, da finansirate Milana Antonijevića, naslednika „Jukoma“ i one Biljane Kovačević, da finansirate one što su organizovali „Mirditu“, da finansirate one što su u Kolarcu organizovali neki skup gde su promovisali neku ideju da se u Srebrenici desio genocid, da finansirate Sonju Liht, da finansirate sve one koji su neprijatelji države Srbije i srpskog naroda. I ne samo što ih finansirate, nego ste ih potpuno uvukli u izborni proces, uvukli ste ih u to da vam oni uređuju, odnosno da nam svima uređuju uslove izbora, da će biti predstavnika nevladinih organizacija više nego članova RIK-a, koji će po Srbiji vršiti instruktažu članova biračkih odbora i davati biračkim odborima neke sertifikate. To vi, gospodo, finansirate, a onda nama kažete da je nevladina organizacija crkve, verske zajednice, Crveni krst i tako dalje. Gospodine Arsiću i drage kolege iz vlasti, još jedan put vam kažemo – nemojte da nama prebacujete nešto što nismo rekli, što nismo ni pomislili. Ako nemate argumente da nam odgovorite na ono što smo rekli, onda ćutite. Ako imate argumente na ovo što sam ja sad rekla, ajde sad javite se, pa kažite – nije tačno da će nevladine organizacije o državnom trošku vršiti instruktažu biračkih odbora. Kažite da nije tačno da je Milan Antonijević pisao ovaj predlog koji je Vlada Republike Srbije dala Republičkoj izbornoj komisiji, što je potpuno mimo Ustava, mimo zakona, itd. Kažite, ako to nije tačno, a nemojte nam objašnjavati da je Crveni krst nevladina organizacija. Pravo na repliku, narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, Skupština donosi zakone na osnovu kojih se sprovode izborni procesi, a ne nevladine organizacije, to odmah da raščistimo. Znači, mi smo ti koji imamo poslednju reč kada su u pitanju izborni procesi u Republici Srbiji, ali pošto između nas i bivšeg režima postoji mnogo razlika, i to velikih, a zašto gušiti nekoga ko nema isti politički stav ili neko drugo mišljenje od stava koji ima vladajuća većina? Oni ne smatraju u svojoj pokvarenosti da su naneli štetu Republici Srbiji. Oni ne smatraju da u svojoj pokvarenosti nanose štetu i nacionalnim interesima Republike Srbije. Isto tako, samo jedna ideologija, jedna od najmračnijih u istoriji ljudske civilizacije nije dozvoljavala da različito mislimo i u tome je razlika između ljotićevca Boška Obradovića i Aleksandra Vučića i SNS. Nećemo da budemo kao oni. Oni imaju, kao i svaka druga nevladina organizacija, prava da apliciraju, u skladu sa svojim programima i projektima, sredstva iz budžeta Republike Srbije. Zašto? Ne bojimo ih se. Ne shvatate da sprečavanje različitosti proističe iz straha.

Izvolite. Da jesam, tačno bih znala ko uređuje i gde se donose zakoni i ko uređuje izborni proces. Nažalost, ono što se dešava, evo i sad, ja mislim da još nije završena sednica RIK-a, rasprava o ovome što mi ovde govorimo i želimo da javnost čuje, da, vi uvodite nešto neverovatno, nezakonito, neustavno - nevladine organizacije. Više će ih biti u tim nekim telima koja će vršiti instruktažu, nego članova Republičke izborne komisije. Članova Republičke izborne komisije preko radnih tela u lokalnim samoupravama biće komada pet, a CESID, CRTA i ostalih tih čudesa nevladinih komada šest. Dakle, u kom to zakonu piše? Kada je to Narodna skupština donela? Da li je to uopšte moguće? Nije moguće, ja vam govorim nešto što je cela istina. Pitajte. Dakle, kolega Arsiću, vi govorite o Đilasu, o agencijama, o Đilasovim zaradama, itd. Nismo mi rekli da je Đilas zaradio nešto na ovim agencijama, možda i jeste, možda je zaradio, ali je opšte poznato da je Đilas ukrao ogromne pare na mostu. Naše pitanje vama je kako je moguće da cela Srbija zna koliko je ukradeno miliona evra na tom mostu koji je gradio Đilas, da Đilas šeta na slobodi bez krivičnog postupka, bez krivične prijave, potpuno oslobođen? Kao što sam rekla danas pre podne, čeka se polako da dođe vreme zastarelosti vođenja postupka protiv njega i protiv ostalih koji su se obogatili tako što su pljačkali ovaj narod i ovu državu. Mi govorimo da vi nećete da ih gonite i to je, brate, više nego očigledno. Evo, ko je od tih lopova… Svaki dan nam tu pričate ko su lopovi i kriminalci, a ni protiv jednog nema ni prekršajne prijave, a kamoli krivične. Izvolite. Da raščistimo odmah oko Republičke izborne komisije. Republička izborna komisija svojom odlukom određuje koja će od nevladinih organizacija da učestvuje u izbornom postupku kao posmatrač ili da radi neku instruktažu, ali, opet, u skladu sa pravilima koja uspostavlja Republička izborna komisija, a ne njihovim sopstvenim pravilima. E sad, kad smo već došli do Dragana Đilasa, to što je neko vlasnik preduzeća ne znači da može da dođe pod udar zakona ako neko potpisuje neka druga akta. Koliko je meni poznato, Tužilaštvo je pokrenulo krivični postupak protiv odgovornih lica u „Dajrekt medija“, to je, znači, Đilasovo preduzeće i dvoje zaposlenih u RTS, što se tiče krađe vezano za sekunde ekonomsko-propagandnog programa. Međutim, moram da kažem da, ne prvi put, više puta sam to rekao i ponoviću, gospoda Dragan Đilas, Mišković, šećerko Kole i ostali su pisali zakone da ne bi išli u zatvor. Pisali su zakone i ova Narodna skupština je donosila njihove privatne zakone. Po sadašnjem Zakonu o javnim nabavkama moguće je aneksirati ugovor usled nepredviđenih okolnosti samo do 2,5% ugovorene vrednosti javnih radova.

Još nešto, kad kritikujete, u kom je to zakonu do ovog važećeg koji je stupio 1. aprila 2013. godine, postojalo krivično delo zloupotreba u postupku javne nabavke? Nije dok je bio Đilas, da bi mogao da krade. Zahvaljujem, kolega Arsiću. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Da li vi razumete šta ja govorim? Kolega očigledno ne razume. Ja se sada brinem da možda ja ne govorim dovoljno jasno. Kolega Arsiću, ili ne znate, ako ne znate, informišite se, ili zlonamerno želite da obmanete javnost. Ne radi se o tome da li će oni sedeti tamo na biračkom mestu, već se radi o tome što ih vi potpuno uvodite u izborni proces, od instruktaže, od držanja instruktaže do brojanja glasova. Ne piše. Po zakonu, nisu. Birački odbor i RIK i Opštinska izborna komisija kada se održavaju zajedno izbori za neke određene radnje. Da li piše drugačije u zakonu? Mi znamo šta vi hoćete. Vi hoćete da imate instruktažu tih članova biračkih odbora, da im dajete sertifikat i da ispadne da jedno vi imate članove biračkih odbora i da ih onda dajete Miši Vaciću, onom Šapiću, ovom, onom, svima koje ćete izvesti na izbore, da bi zapravo vi, jedini imali članove, odnosno da bi imali ogromnu većinu članova biračkih odbora na biračkom mestu. Pa, mi smo vas prozreli, kao što smo prozreli šta ćete da radite s tim što ćete kačiti na sajt RIK zapisnike kad ih obradi Zavod za statistiku. Ne, kačite ih odmah pravo sa biračkog mesta, ono što date strankama i ono što pošaljete u Komisiju, to okačite na sajt. Što se tiče „Mosta na Adi“, nemojte da uterujete Vučića u laž, on je mnogo drugačije govorio o onome šta je Đilas ukrao. Zahvaljujem. Pravo na repliku narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Da pročitam, pošto ja nisam obavešten.

Još nešto, sama instruktaža i obuka, lice koje sprovodi obuku, ne znači da on ima javno ovlašćenje da on može da učestvuje u izbornom procesu. Aman, ljudi u izbornom procesu može da učestvuje samo onaj kome je to zakonom dozvoljeno, niko više.

Uvek je bivši režim imao većinu, i uvek su izmišljali razne razloge i afere zašto gube izbore. Sad su im krivi njihovi članovi biračkih odbora. To su ta radna tela. Ali, zaboravite ljudi, u izbornom procesu učestvovaće samo onaj kome je to zakonom dozvoljeno, a narodni poslanici su ti koji donose zakone. Ne donose ni CRTA, ni CESID, ni bilo ko drugi, nego Narodna skupština. Donosimo zakone koji su isključivo u korist Republike Srbije i njenih građana. Znači, zaboravite na to. Ako neko hoće da pomogne u unapređenju izbornog procesa, dobro je došao. Ako je neko došao da ometa izborni proces, nema mu mesta u sprovođenju izbora. Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. I, nemojte molim vas, to što vi ovako kažete, evo to je odluka RIK. Da li vi razumete šta pričamo? Kaže – ne učestvuje u izbornom procesu neko ko vrši instruktažu biračkih odbora i daje im neki papir da jesu ili nisu položili taj ispit. Možete da čitate koliko god hoćete. Govorim vam to, pokazivali smo, davali smo novinarima, pokušavamo da vas zaustavimo u tom bezakonju.

Kad sam pitala ovde kao poslaničko pitanje, pitala Vladu Republike Srbije, i rekla da je taj akt Vlade potpisao Nebojša Stefanović kao potpredsednik, a da je na drugoj strani napisano da potpisuje predsednik RIK-a. Zamislite, bezobrazluka i drskosti Vlade Republike Srbije koja mi odgovara na to poslaničko pitanje, kaže – to pitanje nije u nadležnosti MUP. Vi se zaista ponašate kao da ne postoje zakoni, kao da ne postoji Ustav. Za vas postoji taj nacionalni konvent EU, za vas postoji onaj Kukan i onaj „Frankenštajn“, šta ja znam, koji vam sve dolaze tu da vam kroje kapu. Ali, ljudi, vi gazite zakone, vi gazite Ustav, vi pokušavate da u izborni proces uvučete, i samo evo što niste, i kažem vam nekoliko sati traje RIK zato što moraju da se objasne oko nekih stvari. Ne može vam CRTA, CESID i ostala, da ne kažem šta, da vrše sve te agenture, da oni vrše instruktažu biračkih odbora zajedno sa RIK. Može sto puta vaša većina u RIK-u da donese tu odluku, to je nezakonito. Menjajte zakon ako to hoćete. Imate 126 zelenih dugmića, možete šta god hoćete da promenite, ali dok ne promenite zakon, ne smete ljudi, ne smete, gazite najgrublje moguće. Evo, ministre, evo kolega Ružiću, recite da li sam u pravu, vi ste ministar koji je delom zadužen i za taj deo. Pravo na repliku narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite, kolega Arsiću. Evo da raščistimo, da pročitamo sve od A do Š, pa neka građani ocene ko ovde govori istinu, ko izmišlja. Radno telo, znači ne govorim o licima koja sprovode izborni postupak, nego koja rade smo obuku lica koja će sprovoditi izborni postupak u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika. Radno telo ima 19 članova, od kojih su osam iz redova članova i zamenika članova RIK. Dva iz služba Narodne skupštine koji obavljaju stručne poslove za potrebe RIK.

Znači, blizu 20 godina već. Tri iz reda zaposlenih u Republičkom zavodu za statistiku. Da li je Republički zavod za statistiku državni organ? Jeste. Znači, većinu i struktažu sačinjavaju članovi koje delegiraju državni organi koji su se i ranije bavili izbornim postupkom. Da završimo. Obukama u svojstvu posmatrača, znači u svojstvu posmatrača, mogu da prisustvuju predstavnici udruženja koja se bave izbornim procesom u kontinuitetu od najmanje tri godine i predstavnici međunarodnih organizacija koje se bave izborima, ali samo kao posmatrači. Jel nam vršio monitoring i prošlih izbora i pretprošlih i ja ne znam koliko unazad? Što ste protiv toga? Čega se vi plašite? Idemo na izbore. Hoćemo da očistimo bivši režim. Što, hoću sada da dovedem tu, takav rezultat i takvu podršku građana da treba da dovodim u pitanje zato što je neko protiv posmatrača, ne lica koja sprovode izbore, nego protiv posmatrača koji gledaju u kutiju i ništa više.